To dlouhodobé opatření se povedlo udělat v Bretani.

Když si to přečtete a pojedete se podívat do té Bretaně, tak to bude také dobrým návodem, jak dlouhodobě řešit tu situaci u nás.

Nejste schopni zhodnotit, jestli se ta situace podařila, nebo nepodařila.

Já to znovu zopakuji. Prosím, zkusme dělat i ty malé kroky, které nebudou vidět, kterých se dožijí možná naši vnuci a vnučky, možná ani ti ne, zkusme doopravdy dělat krok za krokem, prostě sázet pokaždé aspoň ten jeden strom podle toho, jak každý z nás může, a zkusme ty věci posunout. Ale vždycky se na to dívejme s tím pohledem deseti let, o kterých můžeme něco teď v tuto chvíli rozhodnout, ale také pohledem těch sta let, kterých se žádný z nás nedožije. Prosím tedy ještě jednou a na závěr, abychom si všichni vzali k srdci to přísloví, že je lepší zasadit jeden strom než nadávat na kůrovce a přijmout jedno smysluplné usnesení než mlčet. Děkuji vám. Já vám děkuji a je zde jedna faktická poznámka. Reagovat chce pan poslanec Holík.

To byla faktická poznámka a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Bendl.

Pokusil bych se jednak vyjádřit vděčnost za to, že se o této problematice můžeme na plénu Poslanecké sněmovny takto bavit.

Brzy budeme projednávat zákon o vodách a věřím, že přijdou další legislativní opatření, stavební zákon a další legislativa, která může pomoci s nakládáním s vodou v území, a budemeli brát zřetel na fakt, že vody máme málo, pak učiníme něco pro budoucí generace. Pan kolega Juránek tady zcela správně říkal, že už se nedožijeme výsledku našeho chování, dožijí se jej pravděpodobně generace, které, věřím, přijdou po nás, stejně tak jako dnešní generace úplně nemůže za to, jak ta situace dnes vypadá.

Proto se mě trošku dotklo i to, co tady řekla paní kolegyně Langšádlová, vážená paní kolegyně, kterou mám rád, známe se spoustu let. Myslím si, že čas ukázal, že jsme přírodu poničili natolik, že si sama často už pomoct nemůže, a že my musíme najít nástroje, jak té přírodě pomoct.

Stávající situace se tvořila opravdu velmi dlouhou dobu a jenom připomenu ta čísla, protože někdy až teprve stokrát opakovaná pravda se stane pravdou.